Já jsem před dvaceti lety v době, kdy začínal tento nový demokratický režim v této zemi, žil ve městě, jehož historické jádro bylo naprosto na spadnutí, vnitřní zadluženost veškeré infrastruktury a spousty dalších věcí byla obrovská jenom to nebylo nikde v ekonomických výkazech. Já bych poprosil, abychom skutečně neužívali populismus toho typu, že zadluženost tohoto státu tehdy byla nulová.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k rozsahu faktických poznámek se budu snažit být stručný. Ne, pane předsedo Okamuro prostřednictvím pana místopředsedy, já ten váš návrh nepodporuji. Naopak, myslím si, že to je docela zajímavá metoda, jak usvědčit sociální demokracii z toho, že se již před několika lety mýlila. Protože pokud dnes ten návrh zamítne, tak prokáže to, že my jsme se nemýlili před těmi několika lety, když jsme ze stejných důvodů ten návrh zamítali, před asi třemi lety. Takže vás v tomto smyslu prostřednictvím pana místopředsedy oceňuji za to, že jste postavil sociální demokracii bezesporu do svízelné role a prokázal jste minimálně to, že my jsme tehdy měli pravdu. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Že řekli to, co si oni sami myslí. Ale několikrát tady zaznělo před chvílí, že Úsvit předkládá samé paskvily a tak dále. A protože tady také zaznělo to, že tento návrh už předkládala sociální demokracie, tak bych se jenom rád zeptal, jestli i sociální demokracie tedy předkládá paskvily, o kterých ví, že neprojdou. Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou je to faktická poznámka, nebo řádná? Faktická, pan poslanec Okamura. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně krátce, protože už je to druhá invektiva na můj původ. Považuju to za skutečně otřesné a trapné! Ta úroveň je skutečně otřesná. Vaše úroveň, vážení! Takže já definitivně vyjasním svůj původ na další tři čtyři roky. Já jsem v Japonsku prožil pouhých necelých deset let. Celou základní školu i střední školu jsem absolvoval v České republice. A české občanství mám tím pádem téměř úplně od narození.

Děkuji panu poslanci Okamurovi. Takže pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Jedná se o lékaře. Děkuji pěkně. Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Chci pouze upřesnit děkuji, pane místopředsedo, za udělení slova , že sociální demokracie těch návrhů předkládala celou řadu. Takže když jsem viděl, že kolegové, mám pocit, že srovnávali asi ty dvě úpravy od kolegů hnutí Úsvit s těmi svými, takže předložila v minulém volebním období minimálně dva návrhy. Tudíž je třeba prozkoumat i sněmovní tisk číslo 8 z minulého volebního období.

Předkládali jste několik návrhů té úpravy. Já pouze pro upřesnění uvádím, že těch návrhů tedy bylo několik. Děkuji panu poslanci Polčákovi.

Pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Okamuru, aby si přečetl stenozáznam toho mého vystoupení a zkusil pochopit obsah mé úvodní věty. A zazněl tam přímo ten názor, že takové věty by mohly být vykládány jako nějaký osobní útok. Já jsem mluvil jenom o tom, že jsme asi každý žili v jiné zemi, v tom smyslu, jak jsme tu zemi vnímali.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, je to konečně vaše. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, tvrzení, že předložený a projednávaný návrh zákona je totožný se zákonem, který v minulém volebním období předkládala sociální demokracie, je lež! To, co je totožné, je určitá kostra členění toho zákona, ale samozřejmě obsah je naprosto zásadně odlišný. Tento návrh ústavního zákona, který je právě projednáván, umožňuje například v referendu měnit Ústavu. To návrh sociální demokracie vylučoval.

To návrh sociální demokracie výslovně vylučoval. Návrh sociální demokracie výslovně vylučoval, aby se referendum konalo ve věcech, které by znamenaly úpravu daňových, poplatkových nebo jiných platebních povinností. Pokud pan Okamura tvrdí, že opsal návrh sociální demokracie, tak ať se proboha naučí alespoň opisovat! Protože jinak všechny návrhy, které jsou jím předkládány, jsou z legislativně technického hlediska naprosto tragické. Tento návrh ústavního zákona je zásadním ohrožením ústavnosti a troufám si říct, že demokracie v České republice, protože klidně v případě, že by byl schválen, je možno okamžitě vyvolat hlasování například o zrušení Poslanecké sněmovny. Tento návrh zákona umožňuje přenést zákonodárnou anebo exekutivní pravomoc na kterýkoliv jiný orgán. Otázka, co to je, to může být velmi volný výklad. To znamená, že stejně jako některé jiné návrhy, které jsou předkládány panem Okamurou a spol., tak tady se jedná o zásadní ohrožení demokratického právního státu v České republice.